Eviduji dvě faktické poznámky, nebo respektive ano, první má pan vicepremiér Babiš a po něm pan poslanec Komárek. Pouze bych chtěl všechny diskutující vyzvat, aby diskuse byla tvrdá, ale bez osobních urážek a invektiv, což bych ocenil. Já bych to znovu zopakoval panu Kalouskovi. Já jsem za posledních pět let jako fyzická osoba...

A samozřejmě, že mám firmy v Německu, které platí velké daně. I na Slovensku. Tak ano. Tak se omlouvám. Už jsem to vysvětlil. Skutečně nechť občané posoudí, kdo je jaký ministr financí.

Snížil! Takže nechť si občané porovnají, kdo co dělá. A i ty daně vybírám. Takže bych byl strašně rád, abychom se vrátili k elektronické evidenci tržeb, protože tahle debata nemá úroveň. Celé to chování tady nemá úroveň.

Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Komárek a připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Kalousek tady před chvílí řekl: Já ho znám už 25 let. Myslím, že mluvil o osobě, kterou zná už přes 50 let, to znamená od té doby, co pobral rozum. Jediné, co má pan Kalousek jako argument k elektronické evidenci tržeb, je, že Andrej Babiš je bohatý člověk. To je opravdu nová skutečnost a pan Kalousek ji chce opakovat tak dlouho, až začne národ panu Babišovi závidět a nebude ho chtít zvolit. Úplně stejně bych já mohl donekonečna opakovat, že pan Kalousek je dlouholetý, leč ve finále neúspěšný a zkrachovalý politik. Na rozdíl od Kalouskovy teze by toto byla pravda. Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, diskuse nás zavádí různými směry, nicméně padla tady zmínka od pana místopředsedy vlády a ministra financí o tom, jaké offshorové firmy vlastní a kde. Já si pozorně čtu dnes týdeník Echo, který se zabývá působením jedné divize pana ministra financí, ne jenom této divize, ale mě to zaujalo, bezpečnostní divize.

Cena není zanedbatelná. Měsíčně paušál téměř půl milionu korun.

Předmětem druhé smlouvy je poradenství týkající se obchodních příležitostí na území Ruské federace. Děkuji vám, paní poslankyně. Pane vicepremiére, jste v pořadí.

Máte slovo. Děkuji. Pan kolega Kalousek si mne také v uvozovkách vzal do úst, tak nemohu stručně nereagovat. Pane kolego, ta firma je tam jedním z největších zaměstnavatelů, podílí se na rozvoji regionu, platí daně, odvádí daně za své zaměstnance, nezaměstnává je načerno a z černých zisků a standardně účtuje. Takže nevím, proč si tuhle firmu berete také do úst. Já tedy nejsem takový odborník na finance jako vy, ale selským rozumem si říkám, přeci pokud firma někam jinam převede část svého zisku matce, holdingu , tak ten pak odvede korporátní daň. A pokud holding svému majiteli odvede zisk, tak ten odvede daň z příjmů fyzické osoby svou. Nevím, kam by ty peníze měly zmizet. Ale poprosím vás, abyste mi to nevysvětloval dnes, prostřednictvím pana předsedajícího. A přátelé, dovolím si připomenout, EET. Elektronická evidence tržeb. To je téma. To je podle mě věcná diskuse. Prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a potom pan vicepremiér Babiš. Máte slovo.

Ale v každém případě váš šéf, ministr financí, který si dává dotace sobě jako podnikateli, který ty dotace chce, má těch dotací daleko víc, než kolik má daňovou povinnost. Skupina Agrofert nepochybně inkasuje mnohem víc dotací z veřejných rozpočtů, než kolik do těch veřejných rozpočtů odvádí peněz.

On dostává víc od daňových poplatníků, než kolik jim dává. A to jsem kdykoliv schopen dokázat, vypočítat, udělat.

A to je to, o čem se bavím a proč se nemůžeme odklonit od daňové povinnosti a dotačních nároků pana ministra. Protože on chce ty ostatní odřít o ty peníze pro sebe! Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Babiš a po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák.